Děkuji. Prosím máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co už tady bylo avizováno, to znamená, jak by mělo vypadat ošetřovné rodičů v případě, kdy nepošlou své dítě do mateřské nebo základní školy. Avizuji, že tento pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím následně v podrobné rozpravě, podávám z pověření klubu sociální demokracie spolu s kolegou Alešem Juchelkou, který tak činí zase z pověření poslaneckého klubu hnutí ANO. Jedná se o naši společnou koaliční dohodu. Cílem je, abychom srovnali právní režimy v mateřské školce a v základní škole, řekněme, aby pro ně platil jednotný koronarežim až případně do 30. června. A za druhé, abychom přesně zákonem popsali důvody, které rodiče mohou mít k tomu své dítě do mateřské nebo základní školy, které se nyní postupně otevírají, neposlat. Protože je to věc, která zajímá nejenom všechny poslance a poslankyně, ale také širokou veřejnost a především rodiče, tak si dovolím ten pozměňovací návrh v této části přečíst.

Dalších změn není třeba.

Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová, připraví se paní poslankyně Kovářová.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže já to nechci prodlužovat, chci, abychom to co nejdříve odhlasovali. Ale opravdu považujeme za ostudu zejména tedy pana premiéra, že nedokázal zařídit, aby se ta ministerstva shodla včas, že pan premiér nedokázal tu jasnou informaci dát rodinám před týdnem, před dvěma týdny.

Podpoříme některé z nahraných pozměňovacích návrhů.

Takže proto nějaké to drobné penále za rozumný kompromis považujeme. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihlášená v obecné rozpravě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já řekla pár slov jako stanovisko klubu STAN k tomuto návrhu. Musím říci, že na první pohled se zdá být rozumné, že se odloží platby na sociální pojištění.

A tam bych se chtěla zeptat paní ministryně, co tedy bude dál. Samozřejmě co je tedy absolutně zbytečné, je ono penále, které bude vyměřeno, i když snížené.